Takže pohybujeme se v těchto limitech a já věřím, že i na půdě Sněmovny, až sem novela nebo nový zákon přijde, budeme svědky zásadních debat mimo jiné o té národní povaze a o té míře důvěry, kterou si můžeme dovolit v České republice dát.

Myslím si, že toto máme dobře podchyceno. Viděl jsem u pana poslance radost v očích, nicméně ptám se, jestli si přeje doplňující otázku. Nepřeje, takže to byla opravdová radost. Děkuji paní ministryni a panu poslanci. Další řádně přihlášený je pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci rychlostní silnice I/11, konkrétně v její části týkající se obchvatu městského obvodu OstravaPoruba. Tato komunikace je stěžejní pro tuto část Ostravy a dotýká se asi 90 tisíc jejích obyvatel. Do doby jejího dokončení dochází stále k přetěžování komunikací a k nepříznivému vlivu na životní prostředí v obvodu a na snižování kvality života jeho obyvatel.

Zakonzervování její výstavby ministrem Bártou ji značně opozdilo. Bylo by také velmi zajímavé informovat občany o nákladech, které si ono zakonzervování stavby vyžádalo. Děkuji panu poslanci a prosím pana ministra dopravy Antonína Prachaře o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, vážený pane poslanče, stavba silnice I/11, prodloužená na hranice okresu Opava, je v realizaci. Základní kategorie této silnice jsou S22,5/100.

To jsou základní údaje. A teď k vaší otázce. Důvodem je nedokončené majetkoprávní vypořádání. Vlastník již vyvlastněného pozemku podal žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě proti vyvlastnění, kde nesouhlasí s výší náhrady a rovněž s cenou za znalecký posudek. Bez předmětného úseku nelze stavbu zprovoznit. Pokud nebude problém vyřešen do tří měsíců, nebude splněn předpokládaný termín zprovoznění v osmém měsíci 2015. Krajský soud si nejprve vyžádal stanovisko Vrchního soudu v Olomouci k problematice výše znaleckého posudku. Vrchní soud dosud nerozhodl. Teprve následně potom to bude řešit Krajský soud v Ostravě.

V části stavby, kde již bylo majetkoprávní vypořádání dokončeno, požádali vlastníci o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky stavby. Bohužel katastrální úřad bez vědomí Ředitelství silnic a dálnic tato věcná břemena zapsal.

Již výše uvedená žádost na katastrální úřad o opravu chyby zápisu do katastru, ale zde lze předpokládat podání odvolání oprávněných z věcného břemene, protože oni jsou součástí a jsou zároveň odpůrci této stavby.

Tato lávka už v projektu původně byla a je pro ni územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že nedošlo k vypořádání pozemků pro lávku z důvodu odporu vlastníků pozemků dotčených stavbou lávky, proto byla lávka vypuštěna.

Takže závěrem chci říct, že zcela jistě dojde k posunu termínu zprovoznění stavby a konkrétní délka posunu závisí na rychlosti vyřešení obou zmíněných problémů, to znamená soudního řízení a záležitosti vybudování lávky. Financování stavby bylo zajištěno z národních zdrojů a předpokládáme následné financování z úhrady Operační program 2. Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana poslance, máli doplňující dotaz. Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Přikročíme k další, dvacáté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Karel Šidlo na nepřítomného ministra obrany Martina Stropnického, připraví se pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, při projednávání tisku 57 v prvním čtení zazněla ve vašem závěrečném slově informace, že existuje kalkulace nákladů na odstranění munice z pozemků vojenského výcvikového prostoru Brdy, jejichž výši jsem v důvodové zprávě předloženého návrhu zákona nenašel. Kromě našich vojáků zde cvičili také Němci, Rusové či příslušníci armád Varšavské smlouvy a později i NATO. Všichni v prostoru zanechali velké množství munice, která je z velké části stále funkční a může ohrozit zdraví a životy lidí. Tato nevybuchlá munice se nenachází jen na cílových plochách, které jsou jí doslova zamořeny, ale i v dalších částech újezdu. Dokonce i podél komunikací a lesních cest.

Území vojenského újezdu Brdy není připraveno na otevření veřejnosti. Budoucím návštěvníkům hrozí bezprostřední nebezpečí, pokud na tuto munici narazí a budou s ní neodborně manipulovat. Proto je nutné před opuštěním tohoto prostoru armádou provést jeho důkladné vyčištění. Nyní mi dovolte položit dvě otázky. Jaká je výše nákladů pro armádu na vyčištění vojenského výcvikového prostoru Brdy od munice? Druhá jaký bude časový harmonogram pro jeho provedení? Děkuji za vaši písemnou odpověď. Děkuji panu poslanci, to se dnes bohužel nedozví, až z písemné odpovědi, jak sám naznačil. Poprosím tedy pana poslance Václava Horáčka o interpelaci na stejného pana ministra. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Karel Šidlo, opět. Děkuji, pane místopředsedo.

Chápu, že máte mnoho práce, přesto si myslím, že prioritou každého ministra obrany by měli být i veteráni a péče o ně. Jako stát, který zde v této funkci zastupujete, od vás očekávám, že jim proaktivním přístupem dokážete, že si jejich nasazení vážíme, že si vážíme jich samých. Bohužel jsem od vás dodnes nedostal žádnou odpověď po dvou měsících.